Nechtěl jsem tady zmiňovat text toho zákona, ale na základě debaty, která tady proběhla, by bylo dobré říci, o čem budeme hlasovat. Ten zákon říká, že z výkonu rozhodnutí budou vyloučeny zejména ty věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění jeho a manžela já je budu jmenovat. Jsou to ty věci, které nebude možné po změně zákona zabavit.

Studijní a náboženská literatura, školní potřeba a dětské hračky. Snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič, a jiné předměty podobné povahy. Zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu a zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník. To je tedy okruh věcí, které by nebylo možné zabavit. A já jsem přesvědčen, že pokud se na ně podíváte, tak nikomu z vás ten seznam nebude připadat nepřiměřeně široký.

Myslím si, že k tomu není žádný podstatný důvod. Druhá věc je, že se zavádí povinnost provádět zvukový a obrazový záznam z takzvané mobiliární exekuce, tedy zabavování věcí v bytě v domě dlužníka. Bohužel, dnes je to tak, že si často stěžují jednotliví povinní, že exekutor nepostupoval přiměřeně, že například vyhrožoval, že zabavil věci, které nepatřily jemu, ale třeba rodičům. Dokonce vím o případu, kde byly zabaveny věci majitele domu, který měl nábytek, který samozřejmě pronajímal současně s tím bytem, a exekutor nereagoval na žádné námitky. Proto říkáme, aby bylo možné zjistit skutečný stav, jak ta exekuce proběhla, že bude pořízen záznam, který následně může využít ministerstvo v případném návrhu na zahájení kárného řízení.

Zvyšuje se určitým způsobem kontrola zaměstnanců exekutora, tedy kandidátů a koncipientů, a je možné udělovat nově výtky.

My říkáme, že má postupovat tak, že nejdříve budou postiženy přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, jednoduše peníze na účtu, máli je. Pokud ne, tak mohou být přikázány jiné peněžité pohledávky, s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva. Teprve když tyto prostředky nebudou účinné, může být přistoupeno k prodeji movitých věcí a prodeji nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny. Pak teprve mohou být voleny až ty dramatičtější způsoby exekuce.

Poslední věc, o které hovořil kolega poslanec Schwarz, je věc, která podle mého názoru má také svou logiku a je potřebná. Ve chvíli, kdy má někdo peníze na účtu, které poskytuje na úhradu exekuce, není důvod, aby exekuce trvala několik měsíců, byl mezitím například zabaven majetek toho dlužníka, ale postačí, aby onen dlužník zaplatil ze svého účtu tuto částku exekutorovi, a v tu chvíli exekuce samozřejmě končí, samozřejmě bude ochuzen o náklady exekuce. Rozhodně nejde o to, že by se dluhy přestaly platit. My neříkáme, že někdo nemá zaplatit dluh. My jenom říkáme, že postup, který volí exekutor, dnes mnohdy nebyl přiměřený a že cílem exekuce má být uspokojení věřitele, nikoliv likvidace nebo šikana dlužníka. To je to, co chceme tím zákonem změnit, a já jsem přesvědčen, že se rozhodně vymahatelnost práva nesníží. Je to možná špatná zpráva pro ty, kteří počítali s tím, že zrušíme exekutory a věřitelé si budou muset poradit sami. Nic takového se neděje. Ten zákon je kritizován na jedné straně pro svou radikálnost, na druhé straně pro svou mírnost.

Souhlasím s tím, co tady zaznělo.

To je až neuvěřitelná částka. Řeší to návrh zpracovaný Ministerstvem financí. Určitě o něm povedeme debatu, zejména v rozpočtovém výboru. Já se přimlouvám za to, abychom teď vyřešili tu jednu část a možná ty podstatnější vyřešili co nejdříve. Jsem rád, že ten návrh už je v paragrafovaném znění. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Eviduji jednu faktickou poznámku pana předsedy Kalouska. Děkuji za slovo.

Děkuji. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Benda.

Všechno, co tam kolegové píší, v tom zákoně už v reálu je. Problém je ten, že tu a tam některý exekutorský úřad nebo některý exekutor ulítne a udělá něco, co je za hranou.